Pan ministr tady zdůvodňoval a dával informaci postoje Ministerstva dopravy k pozměňovacím návrhům pod písmenem C uvedeným pod Květou Matušovskou. To jsou tedy pozměňovací návrhy moje, které jsem s odbornou veřejností prokonzultoval a připravil už k projednání hospodářského výboru, ale tam jsem neuspěl díky stanovisku Ministerstva dopravy, tak jsem to znovu zkusil ve druhém čtení, ale můj pooperační stav donutil a děkuji za to Květě Matušovské, že se k tomu přihlásila a bylo možno je dostat na jednání do třetího čtení. Chci k tomu říci jenom jednu podstatnou věc. Rozumím tomu, že pan ministr nechce odstoupit od vládní předlohy, jak ji navrhl. Já to chápu, já to respektuji. Ale provoz a praxe, která je realizována na železnicích České republiky, vyžaduje dílčí změny. Konkrétně to, o čem tady hovořil, pozměňovací návrh ke vzdělávání a prokazování odborné způsobilosti, si myslím, že je přímo namístě, protože jsme měli v minulosti několik nehod a ve velice blízké minulosti i s tragickými následky, které svědčí o tom, že jednotlivé subjekty, které se pohybují jako dopravci na dopravní cestě, neznají a neumějí naplňovat ani oni sami jako jejich jednatelé a představitelé, tak jejich zaměstnanci, jednotlivá ustanovení dopravních a provozních předpisů, které jsou pro železnici závazné. Dopravní a provozní předpisy této Sněmovny velí k tomu, aby tady byl klid, když mluví jiný poslanec. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Já mám dost silný hlas, ale ani na železnici nebylo zvykem, když jsem mluvil, aby někdo hlučil, takže bude dobré, když vyslechnete odborné stanovisko a uslyšíte názor z praxe. Takže já bych vás moc požádal je to v podstatě na poslední chvíli, ale do třetího čtení se to hodí , pokud jste si pročetli podrobně obsah pozměňovacích návrhů pod písmenem C, moc bych požádal o jejich podporu, protože svým způsobem vytvoříme mnohem lepší a komfortnější prostředí pro to, aby železnice v České republice mohla fungovat podle jasných pravidel a za předpokladu přípravy zaměstnanců k vysoké bezpečnosti práce. Pokud to neuděláme, ta slavná liberalizace, která zde probíhá již 26 let, se dostává i do pracovní morálky zaměstnanců, protože nejsou ochotni dodržovat jednotlivá ustanovení drážních předpisů. A my tady ještě tu věc rozvolníme takovým způsobem, že nové dopravní subjekty, které se na dopravní cestě pohybují, dokonce nemají ani žádnou povinnost se takto chovat. Takže já ještě jednou pléduji za to, zda byste mohli podpořit pozměňovací návrhy pod písmenem C, které svým způsobem řeší i otázku vztahu k nově vznikajícímu regulátorovi, tedy úřadu, který má být regulátorem přístupu k dopravní cestě.

Takže bych ještě jednou moc požádal o to, zda byste mohli podpořit ve třetím čtení pozměňovací návrhy pod písmenem C. Jinak vyjádření hospodářského výboru úplně poslední poznámka. Pan zpravodaj, jak jsem na začátku uvedl, je poslancem za vládní koalici, a když jsme projednávali stanoviska garančního výboru, tak ve většině případů se přiklonil ke stanovisku ministerstva. Já mu to vůbec nemám za zlé, je to i logické, ale určitě kdybych zůstal zpravodajem já, tak tato stanoviska nebyla zpravodajem řečena a možná i hospodářský výbor vytvořil panu ministrovi větší problém v tom, že by tady zdůvodňoval, proč nepodporoval více bodů v jednotlivých pozměňovacích návrzích. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Šidlovi.

Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Já se teď hlásím do rozpravy ještě před tím momentem, kdy tady budu vystupovat v roli zpravodaje hospodářského výboru, to znamená v tuto chvíli za sebe coby člena hospodářského výboru a místopředsedy tohoto výboru, a vrátím se k debatě o tomto zákonu v posledním čtení nebo projednávání na hospodářském výboru. Pan kolega Karel Šidlo ví, že v řadě věcí se shodneme a spolupracujeme.

Vás, kolegyně a kolegové, chci u tohoto bodu poprosit také o pozornost, resp. zamyšlení a případnou podporu. Ono je to vlastně celkem jednoduché, protože v té sérii pozměňovacích návrhů, pod kterými je podepsána Květa Matušovská, ale původním autorem byl pan poslanec Karel Šidlo, jsou to návrhy C1 až C10, tak je tam téměř stoprocentní shoda ministerstva s garančním výborem, a je to tedy shoda nedoporučující, pouze ten jediný rozdíl, ten jediný, nechci říci sporný, odlišný moment je pozměňovací návrh pod číslem C5. Ten bych i já osobně, byť s ním ministerstvo nesouhlasí, tak garanční výbor s ním souhlasí, a právě C5 bych i já osobně rád podpořil a poprosil vás o podporu, nebo bych se rád přimluvil jménem poslance Šidla za podporu právě tohoto pozměňovacího návrhu. On poměrně rozsáhlejším a propracovaným způsobem zavádí zpřísněné podmínky pro odbornou způsobilost zaměstnanců zajišťujících provozování dráhy a drážní dopravy. Sami i jako laici, neodborníci na dopravu, jistě dobře víte, že na železnici se pohybuje čím dál více soukromých subjektů, ať to jsou soukromí dopravci na hlavních koridorech, nebo na regionálních tratích, a opravdu z praxe ty informace jsou vážné. Strojvůdci často mají pracovní smlouvy podepsané se dvěma společnostmi, se dvěma firmami, nedodržují předpisy, co se týká bezpečnostních přestávek, školení atd., a právě tento návrh pod označením C5 by měl tuto situaci o něco zpřísnit a vylepšit.

Děkuji panu zpravodaji. Jestliže nikdo takový není, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim své stanovisko. Děkuji. Procedura je nakonec poměrně obsáhlejší, protože návrhů se sešlo větší množství. Hospodářský výbor je projednal na své 39. schůzi 8. června. Návrh procedury je následující. Jak jsme zvyklí, rozdělili jsme společně se sněmovní legislativou pozměňovací návrhy do logických celků, které spolu souvisí. Nejdříve tedy navrhujeme hlasovat jedním hlasováním pozměňovací návrhy A1, A3 a A4. Ještě se omlouvám, pod písmenem A jsou označeny pozměňovací návrhy hospodářského výboru. Dále jedním hlasováním A2 a A13. Pokud toto bude přijato, tak se stává nehlasovatelnou legislativní úprava F7.2. Dále je navrženo hlasovat o pozměňovacím návrhu A5 ve variantě 1. Pokud bude odsouhlaseno, je nehlasovatelnou varianta 2, pokud by varianta 1 nebyla přijata, tak hlasovat o variantě 2. Čtvrté hlasování jsme stále v hospodářském výboru jedním hlasováním A6 až A9. Dále A10 až A12. Šestým hlasováním je první pozměňovací návrh poslance Bartošky B1. Další hlasování poslanec Bartoška , B2. Pod písmenem C přichází série oněch pozměňovacích návrhů s podpisem kolegyně Matušovské a autorstvím poslance Šidla.

Pokud by byl přijat, jsou nehlasovatelné návrhy D1 a D2 poslance Pletichy.